Ale svět se opravdu někde jinde posouvá, v tom má pan Kalousek pravdu.

Ty problémy jsou samozřejmě různé a myslím si, že bychom se měli zaměřit na centrální hodnotu humanismu. Na centrální hodnotě humanismu stála i antická Evropa. Budeme jak v římském senátu, který uvažuje, jestli z Británie bude stahovat svá vojska. To je tak vše.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já musím reagovat na několik předřečníků.

V tom máte pravdu. Ale musí začít pan Putin. A nesmí posílat tanky a vojáky na Ukrajinu! Druhá věc pan poslanec Jandák. Chtěl bych reagovat. Bylo řečeno srovnání státy, Řecko, Maďarsko atd. Ale já nechci být jako Řecko. Ano, tam vyhráli komunisti. Ano, je to pátá kolona Ruska. Já nechci být jako oni! Třetí poznámka pan ministr Zaorálek, ten výčet, co všechno Západ spáchal. Co ruskofinská válka? To jsou výdobytky Západu? Já myslím že ne. Pan poslanec Foldyna poslední poznámka. Bylo řečeno, že jsou nějaká doprovodná usnesení, a argumentovalo se tím, že na Ukrajině antisemitismus, fašismus. Ano, ale to samé je v Německu, ve Francii, u nás. To jsou prostě doprovodné jevy demokracie.

Děkuji za dodržení času.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Já jsem se do vystoupení pana předsedy Kalouska domníval, že se blížíme k posunu této smlouvy do výborů, protože upřímně řečeno o čem to vlastně je? To přece není volba mezi Západem a Východem, to je ekonomická dohoda Evropské unie s Ukrajinou, pravda, s politickým přesahem.

A domnívám se, že my tady rozhodně nestojíme před volbou Západ, nebo Východ.

Děkuji, pane předsedající.

Ano, Evropa se poučila. Takže třeba představa, že by Německo napadlo Holandsko nebo Francii, je naprosto absurdní.

Rusko, které aktivně podporuje separatisty ve východní Ukrajině!

To jste, bohužel, pominul. Děkuji za dodržení času. Chtěl jsem začít něčím jiným, nicméně mi to nedá. Prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kortemu.

Čili musíte si uvědomit, kdo tady koho kdy bombardoval, kdo tady válčil. Když chceme mluvit pravdu a lidé se dívají na televizi, tak si myslí, že druhou světovou válku začal Sovětský svaz a de facto nejvíc obětí té války vynutili vojáci Rudé armády.

Já je tady nechci hájit. Ale nelžeme tady, nevytvářejme tady umělé dojmy! Prostě v této chvíli se používá jakýkoliv úder, jenom když to je úder. A to je prosím smutné z českého parlamentu.

Děkuji za slovo. Já vystupuji, pane místopředsedo, jenom proto, abych řekla, že zásadně odmítám ten projev, který zde pronesl ministr zahraničních věcí. Považuji ho za nesmírně varovný pro renomé České republiky právě proto, že zazněl z úst ministra zahraničních věcí. Jestliže před chvílí jsme zde mluvili o Ukrajině, já jsem byla ten, kdo navrhoval, abychom toto téma doprojednali, protože jsem měla dojem, že panu ministrovi na tom záleží.

Ale přesvědčena jsem o tom, že váš projev měl úroveň asi takovou, jako když teď otevřeli komunisté ve svém sídle onu výstavu úspěchů Pol Pot... Nyní pan poslanec Milan Šarapatka, připraví se pan poslanec Kalousek. Všichni s faktickou poznámkou.